Děkuji za dotaz. My jsme tuhle problematiku řešili.

Protože zkrátka dneska ti podnikatelé, kteří mají ty dětské skupiny, tak jsou schopni za tři měsíce takovou dětskou skupinu založit, vytvořit, získat veškerá povolení.

Ale samozřejmě je důležité i to zázemí, to znamená, aby naše matky měly kam dát děti.

Já jsem se ptal, jaký je převis, paní ministryně Maláčové a ona řekla, že převis nemá.

Děkuji.

Děkuji za odpověď. Pokud vím, tak v rámci otevřeného dopisu od ekonoma pana Pertolda byly odhady, že chybí až 14 tisíc míst té předškolní péče. Takže to jednak k té poptávce. Rozhodně tam je potenciál na několik tisíc míst bezesporu. Moje otázka je úplně jednoduchá. Kdy to půjde na vládu a bude tam už dohoda mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce?

A jak jsme si řekli, je to velice důležité, na tom se shodneme všichni. Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Žádný problém není, paní ministryně neeviduje žádný převis. Teď jsme se domluvili, že paní Dostálová zjistí ještě možnost využití a přesunu jednotlivých evropských peněz mezi fondy, které nejsou tak čerpány, takže se to řeší a není žádný problém.

I české peníze, i evropské peníze. Takže myslím, že to sledujeme, děláme maximum. Děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, mám zde sadu omluvenek.

Děkuji. Vážený pane premiére, já bych se chtěl na vás obrátit ve věci dalšího osudu stavebního zákona.